S přednostním právem pan předseda Kalousek. Prosím. Dovolím si dát protinávrh, pane předsedající, přerušit zasedání této schůze do doby, než předseda vlády veřejně přizná, že jeho první místopředseda je lhář. Já jsem vždy říkal, že bude dobré, když se v průběhu rozpravy a návrhů ušetříme vzájemných invektiv. To platí i zde. Každopádně je to procedurální návrh tak, jak byl přednesen. To znamená, eviduji dva návrhy jeden je pana předsedy Kalouska a poté pana předsedy Sklenáka. Nejprve budeme hlasovat o procedurálním návrhu pana předsedy Kalouska.

Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 12. Tento návrh byl zamítnut. Než dám hlasovat o dalším procedurálním návrhu, tak vás odhlásím a požádám vás, abyste se opět přihlásili svými kartami. Pořadí se ustálilo. Nyní tedy zahajuji hlasování o procedurálním návrhu pana předsedy Sklenáka. Kdo je proti tomuto návrhu? Přihlášeno je 120 poslankyň a poslanců, pro návrh 67, proti 48. Konstatuji, že tento návrh byl přijat. Není otevřená rozprava. Omlouvám se, týkáli se to hlasování. Pouze pro stenozáznam.